Pokud bude tato volba v prvním kole neúspěšná, tak se dohodneme poté na konání druhého kola. A na závěr jedno technické sdělení. V pátek 28. října a já poprosím o klid, protože tohle je pro každého důležité, ještě jednou poprosím o ztišení v pátek 28. října bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat Den otevřených dveří, a proto vás žádám, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, jinak hrozí, že budou skartovány. Mám tady s přednostním právem k návrhu pořadu přihlášeného pana předsedu Marka Bendu, ale nevidím ho přítomného, takže patrně stahuje. A ještě jednou se rozhlížím, zda k návrhu pořadu schůze... Nevnímám žádný zájem o změny, čili můžeme přistoupit k prvnímu bodu aktuálně schváleného pořadu, a tím je bod číslo...